Dobré ráno. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji druhý jednací den 35. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás všechny odhlásím a prosím, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Dále o omluvení své neúčasti požádali tito členové vlády: pan ministr Petříček z důvodu zahraniční cesty, pan ministr Plaga z pracovních důvodů a pan ministr Vojtěch do 12 hodin z pracovních důvodů.

S náhradní kartou číslo 16 bude hlasovat paní poslankyně Richterová.

Poté bychom pokračovali body z bloku druhého čtení zákonů.

Paní poslankyně Černochová s přednostním právem. Mně se nelíbí, pane místopředsedo, to vaše odůvodnění, protože vy moc dobře víte, stejně jako my všichni, že nelze konat výbory, když zasedá Poslanecká sněmovna. Takto o tom hovoří náš jednací řád i dohoda na organizačním výboru.

Já děkuji. Podotknu, že je možné, aby výbor požádal o pauzu. Dobré ráno, kolegyně a kolegové.

Myslím si, že by bylo dobré, aby se premiér mohl zúčastnit jednání Poslanecké sněmovny. A je to o tom, že na tomto výboru se definuje mandát, s kterým pojede premiér vyjednávat, a týká se to Sýrie. Děkuji vám. Děkuji, pane místopředsedo.

Děkuji.